Petice na podporu manželství jako svazku muže a ženy.

Tam v podstatě šlo také o veřejné projednání, které proběhlo 6. listopadu 2018, a zároveň tam byla projednána petice za bezodkladné přijetí úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí, Istanbulská úmluva.

I tady se podařilo v klidu a konstruktivně argumenty projednat od toho by Poslanecká sněmovna vždycky měla být a vyslechnout si protistranu. Další, petice za zvýšení důchodů, kterou jsme projednali v petičním výboru, měla jenom 6 podpisů.

A tady je druhý extrém. Těch podpisů pod touto peticí bylo opravdu málo, pouze tři.

Opět petice pouze se 14 podpisy. Další, petice za úpravu systému sociálních dávek.

A konečně v prosinci byla ještě přijata petice k přijetí takových opatření, která uvedou tzv. sdílené ubytování do souladu s právem na nerušené bydlení, noční klid a veřejný pořádek.

Ano, děkuji, otevírám všeobecnou rozpravu. Žádnou přihlášku nemám. Ano, hlásí se pan místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal do všeobecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

Tam jsou i jiné příklady takových petic, kde je řečeno, že bude kulatý stůl nebo něco takového.

Děkuji. Ještě je nějaká přihláška do všeobecné rozpravy? Končím všeobecnou rozpravu.

Paní poslankyně Kateřina Valachová prodlužuje svoji omluvu do 13 hodin z pracovních důvodů. Otevírám podrobnou rozpravu. Nevidím žádnou přihlášku, podrobnou rozpravu končím a poprosím paní předsedkyni petičního výboru o seznámení s návrhem usnesení. Děkuji. Děkuji i za tu připomínku. Jenom jednou větou. Já si myslím, že jednak můžu přečíst i způsob vyřízení, případně ho doplnit, ale nejsem si jista, jestli to všechny zajímá.

Návrh usnesení je podobný jako u předchozího.